Nacházíme se ve druhém čtení. Prosím, aby předložený návrh nebo ještě než dám slovo k předloženému návrhu, aby jej uvedl pan navrhovatel, pan poslanec Jan Volný, tak se hlásil s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já pevně věřím, že to bude poslední novela tohoto starého a již nefunkčního zákona, respektive zákona, který už zdaleka nereprezentuje to, kam se posunul celý vývoj hazardní branže.

Dneska jsme se dočkali trošičku nebo jsme slyšeli malou přestřelku po naší tiskové konferenci.

Nicméně tyto hrací automaty, respektive videoterminály jsou právě ty nejhorší, které ničí tento byznys.

Dá se říct, že se hraje o drobné, kdežto v těchto automatech se mohly prohrávat opravdu velké částky peněz. Ale to sem opravdu nepatří. Nicméně prosím ctěné kolegy, aby dali podporu mé novele, která je velice krátká a velice krátkočasová, a propustili ji do třetího čtení. Děkuji. Já děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal. Nyní prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Ladislava Volného, aby nás informoval o návrhu o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrh zdůvodnil.

Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, neměl jsem v prvním čtení z důvodu své pracovní cesty do zahraničí možnost vystoupit k této novele jako zpravodaj, a tak mi dovolte jen stručně zopakovat informace, které zde uvedl pan předkladatel a zčásti některé doplnil. Je to především z toho důvodu, že na rozdíl od vládních tří novel o hazardních hrách, u kterých byla sloučena rozprava a bylo o nich již v minulém týdnu zahájeno první čtení, se tato novela zabývá bohužel jen velice malým, částečným naplněním programového prohlášení vlády. Bohužel současně ponechává další významné nedostatky stávající regulace herního průmyslu zcela nepovšimnuty. Těmi jsou dle stanoviska vlády zdůrazňuji dle stanoviska vlády zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, na rozdíl od legálních provozovatelů, kterým navrhovatel naopak navrhuje daně o čtvrtinu vyšší, stejně pro všechny druhy loterií bez ohledu na míru jejich společenské nebezpečnosti. Tímto postupem dochází dle stanoviska vlády k ne zcela opodstatněnému znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Ve svém stanovisku také vláda považuje za ne zcela přesvědčivý rozbor dopadů navrhovaného zákona jak na podnikatelské prostředí, tak na veřejné rozpočty. Tento názor vlády vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto dopady jsou toliko odhadovány, a nevycházejí tudíž z analýzy aktuálního trhu s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními, na který navrhované zvýšení odvodové povinnosti dopadá nejcitlivěji. Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového určení výnosu z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní rozpočet a rozpočty obcí od 1. ledna 2012. Odůvodnění návrhů zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadů této změny včetně vyhodnocení stávajícího rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jejich změnu.